Moc za to děkuju.

Děkuji. Hlásí se s ní paní poslankyně Helena Válková. Vaše dvě minuty. Děkuji. Mám jenom dvě minuty. Já si myslím, že právě proto, že jde všechno v tak rychlém řízení a máme tak málo času, a to víme, že máme málo času, tak proto se tady odehrává diskuse, která by se za jiných okolností mohla odehrát na výborech.

Já na tom nevidím nic špatného.

Děkuji. Je přihlášen pan předseda Radim Fiala. Stahujete. Děkuju. Mně by tentokrát stačila asi ta faktická poznámka, ale pokusím se i takto vejít do těch dvou minut. Já si cením té diskuse. Myslím si, že tahle diskuse tady musí být. A je to první možnost, kdy vlastně v Poslanecké sněmovně máme možnost k té vypuklé ukrajinské krizi nějak ty emoce, pocity i fakta, které jsme v sobě nashromáždili, vypustit ven. Takže to je zcela v pořádku a já jsem rozhodně neměl vůči nikomu z kolegů výhradu, že by neměl diskutovat. To ode mě nezaznělo. Já jsem připraven na jakkoli dlouhou diskusi. Myslím si, že je každopádně na místě. Teď už jenom fakticky. Znovu konzultuji se svojí legislativou, kterou pochválila i paní kolegyně, paní profesorka Válková. A mám tady jasnou informaci, že nelze vypustit odkaz na směrnici, protože je přesně citován název rozhodnutí Rady Evropské unie. Prostě to nelze. Legislativně to nelze, dopustili bychom se chyby, museli bychom ji napravovat. Ten zákon půjde někam směrem do Senátu. Prosím, pojďme se skutečně dohodnout i věcně na tom, že § 3, který je ten meritorní, jasně definuje, že se jedná o občany Ukrajiny nebo o občany s trvalým pobytem na Ukrajině. Myslím si, že je to jasně definováno. Já to chápu, i sám jsem se v té diskusi posunul. Ale věřil bych v tomto případě skutečně legislativcům, kteří tuto normu připravovali. Děkuji, paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající za pochopení. Já také děkuji. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Jiří Mašek. Máte slovo.